Děkuji panu poslanci Svobodovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Zdůvodnění, které jste předložil k návrhu, nebo které jsi předložil, prostřednictvím předsedajícího, říká: Nově se umožňuje podat žádost o umělé oplodnění i neprovdané ženě samostatně bez nutnosti souhlasu muže.

To je zdůvodnění.

Slibujete něco, co ten návrh nesplňuje.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Když se podíváme na data narození dětí single matkám nebo mimo manželství, tak ty podíly se blíží 50 %.

Demografický vývoj této země znamená, že zhruba za 50 let nás bude méně než 7 milionů a budeme muset řešit 3 miliony imigrací. To znamená maximální podpora mateřství, plodnosti a porodnosti je cílem debaty. To bylo zatím poslední. Pan zpravodaj s přednostním právem. Pardon, pak faktická poznámka. Pan zpravodaj dá dámě přednost. Prosím, faktická poznámka paní poslankyně Chalánkové. Já musím být rychlá, pan ministr už spěchá, aby se zákon schválil. Chtěla bych jenom předřečníka, pana poslance Gabala, upozornit, že jeden ze základních problémů, proč demografická křivka a porodnost klesá, je především odkládání mateřství do vysokého věku, a to neznamená, že budeme hledat další cesty, které mohou být neetické, neodpovídající tomu, co je správné. A druhá věc, léčba neplodnosti. Pokud bychom chorobu neplodnost chtěli léčit, tak bychom měli dospět k plodnosti.

Pan zpravodaj. Kolegové, kolegyně, většina projevů tady začíná: já jsem k tomu nechtěl mluvit.

Před časem se otevřel tento zákon o specifických zdravotních službách kvůli tomu, aby se provedly změny v úpravách posudkové péče včetně pracovnělékařských služeb, posuzování, uznávání nemocí z povolání, úpravy kastrací, genetických vyšetření a sterilizací a aby se zákon o záření a ochranném léčení EU vtělil do zákona o specifických zdravotnicích službách. Bohužel jakmile otevřete Pandořinu skříňku zdravotnických zákonů, zvláště takovéhoto zákona, který je od potvrzení o táborech přes přeoperování muže na ženu až po léčbu sterility, dostanete se do této situace, ve které teď jsme, kdy se poslaneckými návrhy začne řešit zákon o umělém oplodnění, který je pro všechny hrozně zajímavý.

Dovolte mi ještě dvě mísa, při kterých se hlasování výboru pro zdravotnictví nepotkalo úplně se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

Postupně jsme se na tom stanovisku sjednotili, že to může dělat gynekolog. A pak druhé sporné místo bylo to místo o samostatných matkách. Poslední věc.

Takže aby bylo možné tento bod hlasovat, prosím, aby bod G2 byl jako pozměňovací bod k A2. To je po dohodě s legislativou. Děkuji a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolám naše kolegy z předsálí a prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru. Prosím, pane zpravodaji.

Budu vám pak u jednotlivých bodů říkat, čeho se to zhruba týká, abyste věděli, pro co hlasujete. Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře. Zahajuji hlasování o návrhu procedury.

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je proti?

Návrh legislativně technických úprav byl přijat.